Zprava tehdy rovněž zaznělo, že investiční pobídky by měly zcela skončit jako intervencionistický způsob chování státu k trhu. Můžeme souhlasit, nemusíme. Zprava také tehdy zaznělo, že investiční pobídky vytvářely a vytvářejí nefér konkurenční prostředí. To je právě ta politická odpovědnost. Ano, mohou vytvářet nestabilní prostředí v případě, že jsou špatně nastaveny parametry. Můžu zde zmínit například továrnu Rover, která po naprostém selhání tehdejšího premiéra Sobotky nakonec vyrostla na Slovensku. Právě proto, aby se podobná selhání neopakovala, jsme následně za vlády Andreje Babiše zavedli nový transparentní systém, který našemu trhu a našim lidem pomůže. Dnes vypouštěná politická odpovědnost vlády za své rozhodnutí byla tehdy právě vámi, takzvanou pravicí, naopak hodnocena jako jedna z mála výhod zaváděného systému.

My si však za současným nastavením pobídek stojíme a za hnutí ANO budeme rozhodně proti tomuto návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Je tomu skoro na den čtyři roky přesně, kdy tato novela byla schválena. Já se budu samozřejmě zabývat ve svém vystoupení jak tím návrhem konkrétním, tak tím, co říkal pan kolega Novák, vaším prostřednictvím, ale mou hlavní motivací bylo vystoupit k investičním pobídkám jako takovým.

Dnes se to prezentuje jako veliké poznání, ale přesně tuto větu, že se naše ekonomika mění pomalu z tržní na dotační, jsem právě použil zde před čtyřmi lety v roce 2019, a to v období projednávání novely zákona o investičních pobídkách, která přinesla zmíněné změny zaměřené na strategické služby, technologická centra, technologické inovace. Ono je to označení docela přesné, protože investiční pobídka je svého druhu také dotací. Co mi vadí na dotacích a investičních pobídkách obecně, že mohou, pokud nejsou správně organizovány a řízeny, poskytovat konkurenční výhodu konečné firmě, konečnému beneficientovi, konkrétní firmě, která dotaci či investiční pobídku získá. Každá konkurenční výhoda nad svými konkurenty křiví trh. Můžeme se bavit o slevách na dani, finančních příspěvcích nebo konkrétních dotacích a subvencích na konkrétní projekt.

Proto i z podnikatelského prostředí většina podnikatelů považuje investiční pobídky za nefér prostředí. Proto by mělo z mého pohledu být hlavním úkolem státu a Ministerstva průmyslu a obchodu sledovat, vyhodnocovat, kontrolovat, velmi důkladně poskytované pobídky, aby se nestaly součástí pouze konkurenčního boje a získávání výhod nad konkurencí. Investiční pobídka z mého pohledu má smysl skutečně jen opravdu ve velmi mimořádných případech, například při získávání mimořádné obchodní příležitosti pro Českou republiku, podpor inovativních řešení či rychlých investic do strukturálně postižených regionů. Tady bych chtěl vyzvednout to, co pan kolega Novák, vaším prostřednictvím, nezmínil, respektive řekl, že vláda se zbavila možnosti určovat ty podmínky nařízení vlády. Chtěl bych tady vyzdvihnout, že jsem rád, že dochází i ke změně nařízení vlády, která o něco zpřísňuje podmínky pro investiční pobídky, zejména akcentuje větší zaměření na investice do výrob s přidanou hodnotou, a to jak podmínkou na zvýšení výdajů v oblasti vývoje a výzkumu, tak zvýšení podílu výzkumných pracovníků. Jsem si vědom, že do budoucna bude pro českou ekonomiku zapotřebí mít zde investice s vyšší přidanou hodnotou, které výrazně přispějí k tvorbě hrubého domácího produktu a zároveň rozšíří znalostní potenciál české ekonomiky. Můj celkový skeptický pohled na investiční pobídky se však nemění. Předloženou konkrétní novelu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu chápu v tom smyslu, aby nebyl případný zájemce odrazen délkou procesu s nejistým výsledkem, i když splní veškeré požadavky.

Vlastně bych rád slyšel ujištění, že to nebude znamenat ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu uvolnění stavidel. Při poskytování pobídek je i dnes stejně jako u dotací nutné brát ohled na stav veřejných financí a také na to, že nejčastější pobídkou je právě sleva na dani.

Děkuji za odpověď. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, zareaguji na to, co říkal pan kolega Munzar.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych se také ráda vyjádřila k tomuto zákonu o investičních pobídkách.